Děkuji. Prosím o oslovování prostřednictvím předsedající. A nyní se vracíme zpátky k rozpravě, do které je přihlášen pan předseda Michálek, který je ale nepřítomen, takže jej přesouvám dále. A pan ministr Baxa je další s přednostním právem přihlášený, po něm následuje paní ministryně Langšádlová. Prosím, pane ministře.

Tedy začneme pohledem zpátky.

A tak ani neplním to, co mi už přijatá evropská legislativa stanovuje.

Za druhé.

I tak jsou způsobené škody dost velké. Za třetí. Namátkou připomenu opatření z vládního programového prohlášení, že výše platů zaměstnanců veřejného kulturního sektoru se dostanou na platy, na platovou úroveň zaměstnanců ve školství. Sliby chyby a skutek utek.

Za čtvrté.

Klíčovou prioritou je závazek směřovat rozpočet resortu kultury k jednomu procentu výdajů státního rozpočtu. My jsme tento závazek nezrušili, a to i přes obrovskou krizi, která v současné době nás tíží.

Složité období také vnímáme jako příležitost revidovat stávající systém a podporu zacílit efektivněji. Je potřeba se soustředit na podporu menšího počtu velkých a kvalitních projektů.

Došlo ovšem k tomu, že nejen byla zastavena pardon omezena tato částka pro mé ministerstvo, ale vlastně nebyly provedeny žádné kroky k tomu, aby se celý systém rozběhl.